V této situaci současná vláda podporuje zvyšování úroků jako lék na vysokou inflaci, ale čeští občané nemají kde bydlet. Oni skutečně potřebují, abychom se alespoň zabývali tím, že DPH na stavební práce bude na nule, nebo že skutečně budeme inflaci řešit i pomocí jiných měnových nástrojů, než je jenom zvyšování úrokových sazeb.

Tak se ptám, kde jsou ty byty, kde jsou jakékoliv plány na výstavbu. Jediné, co vidím, je neřešení bytové krize, odklad stavebního zákona, zastavení programů na MMR, které se výstavbou zabývaly. Dokonce v těchto zastavených programech si mohli mladí lidé požádat o takzvaný družstevní podíl, protože všichni tady pořád mluvíme o družstevní výstavbě. Ale to, že mladí lidé nedosáhnou ani na ten družstevní podíl, už současnou vládu a současnou pětikoalici nezajímá. Vytváří se vzduchoprázdno v oblasti bytové výstavby. My jsme se neustále tady zabývali tím, že pětikoalice hodlá změnit své programové prohlášení vlády. No, já musím říct, že se tomu moc nedivím. Protože já jsem si dala práci, protože mně je samozřejmě gesčně velmi blízká kapitola Ministerstva pro místní rozvoj, tak tady bych chtěla jenom ukázat všem, že samozřejmě když budu listovat programovým prohlášením vlády, tak všude uvidíte kolonky nesplněno. Tam opravdu není zatím splněno skoro nic.

Tam se čeká až teď v průběhu roku, což ale paradoxně opravdu přidělá vrásky na čele obcím a krajům, které jsou potenciálními příjemci z této výzvy.

To znamená, obce skutečně budou mít velký problém, aby tyto programy naplnily. Musím konstatovat, že pětikoalice neřídí tuto zemi, neplní své sliby, ze Sněmovny udělala v podstatě politické kolbiště, byť jsme všichni skládali slib, že budeme pracovat zejména v zájmu našich občanů.

Zatím k tomu ale nedochází. Důsledkem toho a důkazem toho je i dnešní jednání o nedůvěře vlády, kdy jsme zatím zaznamenali jenom plamenné projevy jednotlivých ministrů. Chápu, že se potřebovali pochválit, ale myslím, že čeští občané to vidí jinak. Proto taky v průzkumech si vláda Petra Fialy nevede zrovna dobře. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní poslankyně.

Pane předsedo, máte slovo.

Vláda Petra Fialy ztratila poslední zbytky důvěry drtivé většiny české veřejnosti a měla by ihned podat demisi. Tato vláda zčásti úmyslně a zčásti jen prostou hloupostí a profesní neschopností naprosto neuvěřitelně škodí naší zemi, našim občanům, našim firmám.

Poslanci hnutí SPD budou samozřejmě hlasovat pro nedůvěru vládě Petra Fialy. Část veřejnosti stále váhá uvěřit tomu, že vláda ožebračuje zemi naprosto úmyslně, přestože jsme už mnohokrát poukázali na to, jak vláda bezostyšně parazituje na drahotě a inflaci. Proč jsou předražené energie a vláda s tím absolutně nic celý rok nedělala, aby nakonec přišla s extrémně vysokým stropem a systémem, který opět nahrává spekulantům a vysává státní kasu? Proč nevadí předražené potraviny? Přitom máme dražší ceny než v okolních zemích.

Ale opak je pravdou. Vaši zástupci v Bruselu společně šílený Green Deal aktivně pomáhali vymyslet a také ho prosadili.

Přeloženo do češtiny, všichni, jak česká vláda, tak zbytek Bruselu, jsou si vědomi toho, že emisní povolenky zdraží výrobu v Evropě, že zdraží zboží a sníží konkurenceschopnost.

To je, v uvozovkách, krásný ambiciózní plán na celoevropské zdražování.

Evropské zboží sice podražením dovozu v Evropě zčásti ochráníte, ale na celosvětové úrovni české a evropské firmy končí. Tedy ty, co v Evropě a České republice zůstanou. Jak víme, stěhování velkých firem, a tím i zaměstnavatelů z Evropy pryč už začalo. Nečekejte, že stejně šílené nápady budou prosazovat třeba Američané.

Uvažují rozumně jen pro vlastní národní zájem.